Děkuju za slovo.

Ale já to můžu dohledat napříště a budu vás informovat.

Je tam jenom existence účtu.

Ty informace, které dneska dostávají orgány v trestním řízení, dostaneme rychlou formou.

Nyní pan předseda Stanjura s přednostním právem. Prosím, pane předsedo.

Myslím, že pak se dá porovnat, když obě dvě strany komunikace dají svůj pohled a svoje čísla, zda ta čísla odpovídají, nebo ne, abychom věděli, kde je pravda.

Ano.

Víme který den, kterou hodinu a kam se díval. V tom problém není.

V tom zákoně není vůbec nikdo. Tak to pak je bez kontroly. Úplně. Vznikne nějaký registr o všech občanech České republiky, kteří mají bankovní účet.

A my musíme vědět, kdo s tím registrem pracuje a zda tam jsou relevantní informace a zda ti, kteří ty informace chtějí, na to mají oprávnění.

Bez toho je to úplně otevřené a děravé. Děkuji panu předsedovi Stanjurovi. Pakliže se nikdo nehlásí, končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně paní zpravodajky. Není zájem. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání... Přivolám naše kolegy z předsálí. Budeme hlasovat o zamítnutí předloženého návrhu. Je tady žádost o odhlášení. Odhlašuji vás všechny. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

Zahajuji hlasování o zamítnutí předloženého návrhu již v prvém čtení.

Návrh na zamítnutí nebyl přijat. Budeme se zabývat návrhem na přikázání výboru k projednání. Nejprve garanční výbor. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu?

Jako garanční? Já jsem se ptal na garanční výbor, pane poslanče. Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo jiný návrh na přikázání k projednání? Pan poslanec Gabal výbor pro bezpečnost předpokládám. Ústavněprávní výbor. Tak ještě jednou. Výbor pro bezpečnost, ústavněprávní výbor. Budeme tedy hlasovat. Nejprve o přikázání výboru pro bezpečnost. Zahajuji hlasování.

Návrh byl přijat.

Návrh byl přijat. Posledním návrhem, o kterém budeme hlasovat, je návrh o zkrácení lhůty na 30 dnů. Návrh paní zpravodajky. Zahajuji hlasování. Kdo je pro zkrácení lhůty o 30 dnů, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Konstatuji tedy, že návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu. Dále jsme návrh přikázali výboru pro bezpečnost a ústavněprávnímu výboru.